Zmíním jen, že rozhodnutí vlády vydat se touto cestou se jednak opírá o jednoznačný souhlas Sněmovny s tím, zajistit potřebné finanční prostředky do investic, zároveň se celá Sněmovna shoduje na tom, že cesta PPP správná a je jasné, že PPP není nic jiného, jak je známe, než naše snaha zajistit takzvané dlouhé peníze i dalšími možnými cestami. Jednáme s Ministerstvem financí o tom, jaké všechny nástroje už potom pro příští rok využijeme a budeme v průběhu roku volit pochopitelně pro stát tu nejvýhodnější možnou formu. Věřím, že v této podobě je rozpočet na příští rok předkládaný jako opravdu odpovědný s tím, že hodnota konkrétní, numerická, zároveň představuje vlastně obraz vnitřního zadlužení České republiky a toho, co tvoří překážku dalšího rozvoje ekonomiky. Věřím, že tak, jak se podařilo rozpočet připravit a jak ho dnes, pevně doufám, schválíme, že to znamená významný příslib jak pro další rozvoj, tak stabilizaci všech, kteří v oblasti dopravy jsou aktivní, ať už jsou to projekční kanceláře, stabilní stavební firmy, tak samozřejmě všichni, kteří využívají české dálnice, silnice, železnici a pochopitelně i vodní toky. Děkuji mnohokrát za pozornost a za podporu toho návrhu jak samotného rozpočtu, tak střednědobého výhledu. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji pěkný podvečer. Já prosím, aby se ujal slova zpravodaj hospodářského výboru, poslanec Ondřej Lochman, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, máte slovo. Pěkný podvečer, vážení kolegové, vážení členové vlády, vážený pane předsedající.

To jsou asi ta hlavní čísla, která bych ještě doplnil či zopakoval.

Jak již jsem říkal, po projednání doporučujeme tento sněmovní tisk číslo 325 schválit.

Děkuji za slovo. Avizuji, že bude stručné a bude rozděleno do dvou částí. V první části okomentuji obsah předkládaného materiálu, toho, co prezentoval pan ministr Kupka. Budu pozitivní. V té druhé se ještě jednou krátce vrátím k našemu rozdílnému pohledu na ono dluhové financování, a protože tady bylo velmi dlouze vydiskutováno v dopolední části u státního rozpočtu velkého, už se k němu nebudu vracet zbytečně dlouho.

S napětím jsme čekali, jak se nová vláda postaví k přípravě vysokorychlostních tratí, a já za sebe kvituji, že jste téma vysokorychlostních tratí dali do programového prohlášení a že ho i držíte. Tady, mohuli pana ministra doplnit, v rozpočtu Správy železnic je na projektování, na přípravu těch tratí na příští rok alokováno 1,5 miliardy, jenom tedy do přípravy, a to je určitě věc, kterou lze ocenit. Silně vnímáme i pokračování tempa na Ředitelství silnic a dálnic. Byla zmíněna dálnice D35, D55 a další a další. Tolik řekněme k tomu obsahu, k tomu, co konstruktivně jako opozice umíme ocenit. Ta druhá část je opět náš spor, kde zkrátka věci vidíme jinak. Tady už jen stručně zopakuji: stále vidíme rozdíl v položce státního rozpočtu v kapitole ministra dopravy, kde položka Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury zkrátka nesedí s položkou, která je teď v tomto tisku 325, tedy příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury z národních zdrojů, 92 versus něco přes 123 miliard. My jsme ho nepodpořili ani na hospodářském výboru. Jak jsem řekl, přestože obsahově souzníme, oceňujeme tempo, které Martin Kupka na Ministerstvu dopravy drží i nadále, tak právě kvůli té konstrukci a jejímu promítnutí do návrhu státního rozpočtu, respektive do vazby státního rozpočtu a rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, tento tisk bohužel podpořit nemůžeme. Děkuji za pochopení. Děkuji. Nikoho nevidím.

Velmi to zjednoduším.